Kdo je pro?

Kdo je pro tuto variantu B6?

Kdo je pro?

Návrh získal podporu dvou hlasů. Máme zde několikrát rovnost hlasů, varianty 1 a 2 získaly nejvíc, po devíti, necháme tedy hlasovat v tom pořadí, tedy B1, B2.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 50. Návrh nebyl přijat. Nyní B2, jestli to správně mám poznamenáno.

Výbor? Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 52. Návrh nebyl přijat. Nyní bychom tedy hlasovali bod B6 nebo variantu B6. Stanovisko navrhovatele? Stanovisko výboru? Kdo je pro?

Hlasování číslo 53. Stanovisko navrhovatele? Stanovisko výboru? Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 54. Přihlášeno 99, pro 9, proti 59. Návrh nebyl přijat. Stanovisko výboru? Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 55. Přihlášeno je 99, pro 10, proti 64. Návrh nebyl přijat. Stanovisko navrhovatele? Stanovisko výboru? Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 56. Návrh nebyl přijat. A poslední budeme hlasovat návrh B5. Stanovisko navrhovatele? Stanovisko výboru?

Hlasování číslo 57. Také tento návrh nebyl přijat. Tím jsme se vypořádali s návrhy pod písmenem B. Jelikož nebyl ani jeden přijat, můžeme hlasovat pozměňovací návrh písmena D kolegyně Langšádlové, který ve stejném § 33n upravuje tyto sumy následovně: 33 % příjmem rozpočtu obce, 37 % příjmem rozpočtu kraje a 30 % příjmem státního rozpočtu. Z radioaktivních nerostů 75 % rozpočet obce, 25 % státní rozpočet.

Stanovisko navrhovatele? Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Ostatní body se přečíslují. Stanovisko navrhovatele? Stanovisko garančního výboru? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 59. Tento návrh nebyl přijat. Pane zpravodaji, tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.